Evropská centrální banka tehdy popsala příčiny inflace. Cituji přesně: Po letech, kdy byla inflace velmi nízká, dosáhla nyní opakuji, v listopadu 2021 nejvyšší úroveň za posledních 13 let. Dochází k tomu ze tří hlavních důvodů. Naše ekonomika se rychle znovu otevírá, inflace tlačí nahoru vysoké ceny energií a za třetí také to, co statistici nazývají vlivem srovnávací základny.

Na druhou stranu je třeba vždycky říct, že se podporovalo tak, že ta podpora šla zejména do firem, ať už to byli živnostníci, nebo větší nebo střední nebo menší podniky.

Nepřímo, ale ať jsme objektivní, tam pochopitelně šla tím, že jsme udrželi zaměstnanost. To znamená, neměli, zjednodušeně řečeno, je kde utrácet.

Firmy pochopitelně potřebovaly začít nakupovat materiál a tak dále. To znamená, v dané chvíli byla poměrně vysoká poptávka taky proto se tomu říká v té době poptávková inflace a relativně nízká nabídka. Zajímavé bylo chování centrálních bank v té době.

Ne samozřejmě všechny úplně k té nule, ale držely nízko.

Takže nepochybně i chování centrálních bank, neříkám jenom, v tom sehrálo svoji významnou roli. Velmi důležitý faktor růstu inflace a stále se vracím k tomu, co řekla Evropská centrální banka byly narušené dodavatelské řetězce. Celkem logicky.

Co tím fakticky říkám ale ani ne já, co tím vlastně říká Evropská centrální banka? V té době růstu inflace po covidu myslíme samozřejmě nešlo fakticky zabránit. Ale pozor, šlo ji zmírnit.

To už nová vláda neakceptovala. Byla to její odpovědnost, její rozhodnutí.